A já bych chtěl poděkovat Vojenskému zpravodajství za činnost, kterou vyvíjí, i za komunikaci, kterou s námi vedlo. Takže ještě jednou a naposled: není to skutečně nic proti Vojenskému zpravodajství jako instituci.

On je zřízený, ale nefunguje. Takže ještě jednou bych asi chtěl vyjádřit lehké rozhořčení z toho, proč pozměňovací návrh je tak nepřijatelný: tam snižujeme věk ze 40 na 30 let, zvyšujeme odměnu tomu člověku a jenom říkáme, že nemá být členem, příslušníkem bezpečnostních sborů, že stačí jeden rok místo tří let.

Co mám informace, byť nejsem člen té komise, tak tam komunikace zase probíhá úplně v pořádku a je to partner pro Vojenské zpravodajství.

To už je ode mě vše. Vím, že můj projev byl delší, nicméně leží to tady tři roky.

Děkuji za pozornost.

Dobré dopoledne. Já bych chtěl vypíchnout jenom několik věcí, které tu již řekl můj předřečník.

Je to jednoduché: máme tu nějaký orgán, nějak ho předpokládá vláda, určitě jsou tu věci, které by měl řešit, a není obsazen.

Ty podmínky jsou samozřejmě vždycky minimální.

To je naše vizitka, my jsme nejvyšší civilní orgán, který dozoruje státní exekutivu.

Protože když nenastavíme ty kontrolní mechanismy dobře, tak to samozřejmě ve skutečnosti je na konci nepříjemné úplně pro všechny. Když vám nikdo včas neřekne: Hele, tohle už asi není dobré, tak pak třeba uděláte spíš chybu. Všichni děláme chyby a vlastně není zájem snad nikoho tady, aby se ty chyby děly. Takže to je pozměňovací návrh D2. Takže to jsem chtěl vypíchnout, že opravdu ty problémy tu objektivně jsou, že pozměňovací návrhy nejsou nějaká drastická změna. A úplně nechápu takovou sílu nepodpory pro tyto pozměňovací návrhy.

Ano, vidím další přihlášku kolegy Staňka.

A zrovna Vojenské zpravodajství se rozhodlo jít touto cestou a zákonem si zařídit možnost černých krabiček umístěných na síti a monitorování.

Ale budiž, byli první a přišli s touto myšlenkou. Mě zarazily argumenty, které tady zaznívaly, a vzpomeňte si, bylo to v době kybernetického útoku na OKD, bylo to v době kybernetického útoku na benešovskou nemocnici, všechny ty důsledky k tomu byly zdůrazňovány, a zvláště z určitého politického spektra této Sněmovny, které když vidí ruské vejce, tak mu naskakují pupínky.

Už ale úplně mimo pozornost těchto mikrofonů a proto zde vystupuji vám unikla, drahé kolegyně a kolegové, informace, že se dneska ukázalo, že za tím stojí obyčejní kriminálníci z Ukrajiny, kteří tímto získali obrovské prostředky i v rámci vydírání firem a společností.